To, co chci rychle ve dvou minutách povědět. Já jsem se nakonec rozhodl i do tohoto tisku podat pozměňovací návrh, v podrobné rozpravě se k němu přihlásím, a budu prosit o podporu, vysvětlovat i na výboru.

A do třetice chci pomoci byla to žádost měst a obcí, tak chci jim trochu ulevit, a to v tom smyslu, že jim posouváme povinnost pro obce, když budou předělávat územní plány, když je budou dělat do nového jednotného standardu, tak aby se s tím počkalo až na celý nový územní plán, aby nový standard nemusely dělat i u jednotlivých malých dílčích změn.

To je ode mě vše. Děkuji, pane poslanče a nyní s faktickou poznámkou pan ministr. Já jsem tady v minulém volebním období poslouchal od pana Babiše: Vy jste nepostavil ani psí boudu, a tady mi budete vykládat... Já jsem stavěl před dvaceti lety s tatínkem garáž a nebylo to úplně nejlehčí.

Jinak ještě jsem chtěl jenom krátce to, co jste se ptal: stavebník bude žádat na tom místě, kde je zvyklý. Vy jste se tady ptal na rozdělení na běžné a vyhrazené stavby s různými stavebními úřady.

Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, je také třeba připomenout, že jakákoliv revize systému veřejného stavebního práva a všech souvisejících složkových zákonů je odborně značně komplikovaná. Co vlastně dnes máme na stole? Máme na stole to, že se odloží všechny ty procesy o jeden rok.

A já se ptám: Proč není dobrý pro občana? Proč je to dobré jenom pro stavby typu dálnice, letecké stavby, vodní nádrže, zásobníky plynu?

To znamená, povoloval by je v prvním stupni státní Specializovaný a odvolací stavební úřad, který by sám posoudil všechny veřejné zájmy bez potřeby závazných stanovisek dotčených orgánů. Ve druhém stupni by o odvolání rozhodovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo zatím vykonávat funkce Nejvyššího stavebního úřadu a které by již nesmělo rozhodnutí zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení, ale muselo by o odvolání rozhodnout s konečnou platností. Chápu, že to je velmi složitá situace, ale jen si představte tu reálnou skutečnost, pokud to skutečně odložíme, jak to bude fungovat. Od 1. 7. na další rok bude pro obce fungovat již neúčinný zákon to bych se fakt chtěla zeptat právníků, jak se tady můžeme pohybovat podle neúčinného zákona. Ale dobře, říká se, že to překleneme výkladově, tak jsem zvědavá, co s tím udělají soudy. A v té roli bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj jako přezkumný orgán, to znamená na jedné straně bude odvolací, na druhé straně bude přezkumný. Já bych tady chtěla ještě pozvednout jednu otázku. Tím, že si předkladatel nedal tu práci a nezměnil změnový zákon, to znamená všechny ty složkové zákony, může dojít k takové absurdní situaci, že nový stavební zákon se posune o jeden rok, ale nezmění se změnový zákon, ale ve změnovém zákoně je, že dotčené orgány přechází na Nejvyšší stavební úřad. Děkuji paní poslankyni a nyní poslední přihlášená do obecné rozpravy, paní zpravodajka Klára Dostálová. Děkuji za slovo. Já už opravdu jenom velmi stručně, ale vzhledem k tomu, že jsem skutečně velmi bedlivě dneska tady sledovala celou tu rozpravu, si skutečně myslím, že jsme si neodpověděli na otázky, které tady padly. Nebyly úplně jednoznačným způsobem vyvráceny retroaktivní aktivity prostě něco už vzniklo a odkládáme účinnost něčeho, co už vzniklo. Není dořešen změnový zákon, výkladová stanoviska toho, že budeme lidem vysvětlovat, že mají tam, kam jsou zvyklí chodit výkladem, aniž by to mělo oporu v zákoně.

A pokud by neprošlo ve třetím čtení zamítnutí, tak vrácení k přepracování.

Není zájem už se přihlásit, takže končím obecnou rozpravu. Optám se pro pořádek, je zájem o závěrečná slova nyní, pane ministře, paní zpravodajko?